Z pověření vlády vzhledem k jednání pana ministra financí a jeho omluvě pana ministra financí zastoupí pan ministr životního prostředí. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Přestože jde o velké miliardy, nikdo se do obecné rozpravy zjevně nehlásí. Pan ministr životního prostředí prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Ačkoliv pan kolega Kalousek právě odešel komunikovat s Ministerstvem zahraničí, a tudíž neuslyší tuto reakci, která měla být původně reakce pana ministra financí k jeho připomínkám, tak přesto budu věřit, že se to k jeho uchu dostane později.